Nikoho dalšího do rozpravy nevidím. A vidím pana poslance Marka Bendu. Budeme pokračovat v rozpravě ve třetím čtení. Pan zpravodaj si sedne na své místo a bude sledovat rozpravu, aby na ni mohl reagovat jako řádný zpravodaj. Pane poslanče, máte slovo.

Já jsem se chtěl přece jenom ještě krátce vyjádřit k tomu, co tady zaznělo v obhajobě návrhu, respektive v obhajobě stanoviska Ministerstva vnitra k tomu, co podpoří, případně nepodpoří z pozměňovacích návrhů, které byly schváleny ústavněprávním výborem, eventuálně následně podány mnou. Nejprve trochu obecnější poznámka k návrhu jako celku. Bohužel Pane poslanče, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid! Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, prosím, pokud diskutujete jinou věc, než je zákon o přestupcích, mimo tento sál. Děkuji. Prosím, pokračujte. Bohužel koncepce tohoto návrhu zákona vychází z úplně jiné představy, než je její výsledek. Jak jsem tady několikrát zdůrazňoval, snahou původně registru přestupků bylo dosáhnout stavu, aby řetězení drobných přestupků, takových těch nejvíce obtěžujících běžné občany, jako je drobná majetková trestná činnost, rušení veřejného pořádku a rušení občanského spolužití, se stalo trestným činem a na základě toho mohly být osoby, které tak páchají opakovaně, postiženy případně i trestem odnětí svobody nebo náramku nebo něčeho podobného. To z toho bohužel vypadlo, přes moje opakované výzvy v prvním, druhém, nakonec i třetím čtení to tam Ministerstvo vnitra ani Ministerstvo spravedlnosti nedopracovaly a vytvořil se jakýsi registr pro registr. Stává se registrem, na základě kterého se má posuzovat v celé řadě dalších činností spolehlivost dané osoby, ale na to do toho zapisujeme naprosto nesmyslně banální přestupky. Pak bych říkal, jestli mám posuzovat spolehlivost, tak by tam měly být zapisovány úplně jiné přestupky než zrovna tyhle drobné majetkové nebo drobné přestupky proti občanskému soužití. To přece nedává smysl, abych ostatní přestupky nebyl schopen zjišťovat, a to někdy můžou být správní delikty velmi zásadního charakteru, a měl uvedeny jenom tyto drobné a ty by měly sloužit k tomu, abych posuzoval spolehlivost dané osoby. Já na to stále poukazuji a stále prosím o to, abychom uvažovali, co tam všechno má být uvedeno, a hlavně které všechny orgány mají do takového registru přístup, aby si z něj mohly tahat informace pro svoje jednání a konání. A nyní bych chtěl krátce zareagovat na to, co zde zaznělo od ministra Chovance ve druhém čtení, respektive ve třetím čtení jako obhajoba stanovisek Ministerstva vnitra, kde upozorňuji, že většinu věcí se nepodařilo ani odborným resortním náměstkům obhájit na ústavněprávním výboru, a bohužel podklady, které připravili panu ministru vnitra, a já z toho neviním jeho osobně, naprosto chápu, že ministr vnitra nemůže znát detaily zákona, který novelizuje 25 zákonů, to po něm nikdo nemůže chtít, ale podklady, které mu k tomu připravil jeho resort, podle mého názoru jsou jakoby hrubě a zoufale nedostatečné. První věc, kterou bych rád zmínil, přestupky na úseku rybářství.

A jediný důvod, který Ministerstvo vnitra bylo schopno vymyslet, proč mají být v registru přestupků, je skutečnost, že ony jsou podmínkou bezúhonnosti pro obecního strážníka. Ale současně obecní strážník už dnes tuto bezúhonnost předkládá, respektive deklaruje čestným prohlášením, které, když by dal nesprávné, je důvodem k tomu, aby byl posléze propuštěn. Není to tak. V případě právě obecních strážníků jsou tam ještě další přestupky, například přestupky na úseku před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, které jsou možná závažnějšího charakteru z hlediska obecního strážníka, protože si myslím, že častěji kontroluje hospodu než rybník, nebo řeknu, když už bychom to brali, jestli on to může páchat, nebo nemůže, které nejsou nikde vedeny, které stejně bude muset dokládat jenom čestným prohlášením. Takže čestné prohlášení bude nadále existovat. A jenom z tohoto jediného důvodu, kdy se říká: kvůli obecním strážníkům tam musíme mít přestupky na úseku rybářství, tak každý, kdo se takového přestupku dopustí, bude někde pět let veden a budu vám na dalších případech ukazovat, v jakých dalších otázkách to proti němu může být použito.

Ale každý z nás, komu se stane, že se do takového registru dostane, tak tam dalších pět let bude viset. Například modelovým případem může být vyhodnocení rizikovosti daňových subjektů a osob, které ovládají firmy při registraci do systému daně z přidané hodnoty. Ano, že pro toto mají daňové úřady přístup do trestního rejstříku, tomu rozumím. Pokud někdo spáchal trestný čin, může být případně osobou, která je nespolehlivou pro registraci systému daně z přidané hodnoty.

Já si to tedy fakt nemyslím a pokládám to za velikánský omyl. Celníci jsou upřímně řečeno to samé.

Samozřejmě státní zastupitelství jako orgán činný v trestním řízení jsem nikdy nezpochybňoval, že by mělo mít přístup do registru přestupků.